Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další den 25. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás zde vítám.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, na dnešní jednání máme pevně zařazené body 117, je to sněmovní tisk 373, a 84, sněmovní tisk 336.

Dále navrhuji zařadit pevně jako čtvrtý bod dnešního jednání Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny. Pokud není námitek, nechal bych hlasovat o těchto návrzích najednou. Jestliže nikdo nemáte námitky, zahájím hlasování. Ještě počkám, jestli kolega Sklenák... Můžu pokračovat?

Pan předseda Sklenák. Děkuji za slovo. Dobré ráno, kolegyně a kolegové. Já si také dovoluji navrhnout změnu pořadu schůze. První věc se týká bodů, které jsme měli pevně zařazeny v úterý, které předkládá Senát a zastupitelstva krajů.

To je jeden můj návrh.

Jestli tomu dobře rozumím, pane předsedo, znamená to bod 84, který máme pevně zařazený, navrhujete vyřadit z dnešního jednání nebo celkově z pořadu schůze, nebo z dnešního jednání? Z pořadu schůze.

Ale pan místopředseda Sněmovny četl neuvěřitelně dlouhý seznam ministrů, kteří se omlouvají.

Jinak nevím, jak ty interpelace odpoledne vlastně budou probíhat. Přestože jsem četl, kdo z členů vlády se omlouvá, tak pro pořádek je tedy přečtu ještě jednou. Poté dostane slovo pan předseda Kováčik.